Jinými slovy, zástupci TOP 09 upřednostnili na poli Evropské unie svrchovanost práva EU nad právy jednotlivých států Evropské unie, tedy v neprospěch občanů České republiky. A tohle je, přátelé, naprosto zásadní, kruciální rozpor. My slyšíme, že SPOLU bude jednotná, vše bude stejné, správné, skvělé, v nových hodnotách, pak se dozvídáme, že už jednotná není, ale o co více, že ten, kdo by nám měl být představen a kdo tedy má nás jako Sněmovnu reprezentovat, hlasoval nebo jeho strana hlasovala v neprospěch občanů České republiky. Tohle by tady na plénu mělo zaznít.

Přece to není formalita. Jak se máme rozhodnout, jestli ji podpoříme v tajné volbě svými hlasy, nebo ne?

Bude to známka toho, jestli myslíte vážně svoje slova, nebo ne. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil v situaci, kdy tady můj předřečník položil otázku, kde jsou někteří naši kolegové.

To je všechno. Paní poslankyně Ožanová, faktická poznámka. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, asi jsem v minulém období byla v jiné Poslanecké sněmovně, protože zjevně si ji pamatuji trošku jinak než vážený kolega, kterého já si vážím.

A začalo to. Takže prosím vás tady, pokud jste si všimli, příspěvky jsou různě dlouhé, každý se k tomu postavil úplně jinak a jsou dosti věcné. Děkuji.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Považuji za velmi nevhodné a už vůbec ne noblesní hovořit o tom, že jste odešli proto, že byste tady slyšeli nesmysly. To považuji za skutečně nevhodné. Děkuji. Tolik k faktickým poznámkám.

A já ctím právní stát. A co zde dneska slyším? Dneska zde slyším, že jednací řád se má vykládat tak, anebo tak, jestliže chceme být klubem, nebo nechceme být klubem. Jestliže máme § 77, který nám jednoznačně říká, že poslanecký klub může založit pouze ten, kdo kandiduje samostatně, jestliže zde máme § 116, který nám jednoznačně říká, kdo může dávat nominanty, že to je právě ten poslanecký klub... Já se vám omlouvám, ale já jsem v šoku. Osm let dělám legislativu, osm let, a teď najednou zjišťuju, že vlastně zákon je trhací kalendář a dá se vykládat tak, jak chceme. Nebo budeme ctít ten zákon?

Říkám, nechtěla jsem vůbec vystupovat, ale myslím si, že toto by zde mělo zaznít. Já vám děkuji. Dvě faktické poznámky, nejprve paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Nacher. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno panem kolegou Vondrákem, prostřednictvím pana předsedy. Víte, pane kolego, vy jste tady pokáral mého kolegu Pavla Žáčka za jeho slova. A chtěla jsem se vás zeptat, prostřednictvím pana předsedy, jestli jste stejným způsobem reagoval na vašeho předsedu hnutí ANO, stále ještě premiéra České republiky, který nazval tuto Poslaneckou sněmovnu žvanírnou?

Chci se zeptat, kde je pan premiér? Kde jsou další ministři této vlády? Kolik má tato vláda členů? Jednou tolik, než tady sedíte. Takže nás přestaňte trénovat! Děkuji.

Protože pro ty, kteří jsou tady poprvé, možná i pro diváky, ono opravdu něco jiného je, když tady byli poslanci, kteří tady četli některé statě třeba už potřetí, počtvrté na hodinu, na dvě, a férově řekli, ať ti ostatní se jdou někam do restaurace občerstvit, protože to byla nějaká obstrukce nebo něco takového.